Děkuji.

Děkuji za slovo. Pěkný předvánoční podvečer, milé kolegyně, vážení kolegové.

Máme dva naprosto shodné návrhy, a pokud tady máme jenom jednu nuanci, která se týká vlastně toho, co říkáte: kdo neudělá maturitu, ale má všechny čtyři roky za sebou tak to se dá udělat pozměňovacím návrhem právě v tom zákoně, který předkládá pan ministr Plaga coby vládní návrh. Za druhé chci říct jednu věc.

Děkuji. Všechno faktické poznámky. Já bych chtěla poděkovat svým předřečníkům. Já neříkám, že ten návrh Pirátů je špatný.

Takže pojďme ten jeden zrušit, bavit se o tom jednom a kvalitně ho zpracovat tak, aby byl přínosem pro naše studenty a byli bychom s ním všichni spokojeni. Každopádně tento návrh tady padl, rozhodneme hlasováním, jestli budeme projednávat oba, nebo jenom jeden tisk. Děkuji za slovo.

A měli jsme tam přístroje, a protože jsme počítali s inflací, tak jsme požádali o alokaci a navýšili jsme ji o 5 procent.

Já jenom zase chci ocenit, že

Takže nestrašme se a Piráti, netěšte se na vítězství. Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo.

Stejně tak jsme úplně jinak postupovali třeba u exekucí. A je naprosto běžný postup, že se nechají projít obě předlohy a potom se na výboru rozhodne, která předloha se použije jako základ pro další projednávání a která předloha se přeruší. Přesně takhle jsme postupovali například u toho zmíněného referenda. Takže já vůbec nechápu proč, pokud věcně souhlasíme s tím naším návrhem, proč bychom ho měli zamítat jenom z nějakých formálních důvodů, když je pro to osvědčený postup, který jsme u řady zákonů aplikovali.

Ale když zamítneme nyní ten návrh, tak tím říkáme, že vlastně zamítáme to střední vzdělání. Samozřejmě pokud to bude zamítnuto, tak budeme podávat pozměňovací návrh k už existujícímu. Nicméně takhle bychom mohli zamítnout i dalších šest návrhů, co máme na pořadu jednání a také jsou ke školského zákonu. A pokud ho zamítneme nyní v prvním čtení, tak se připravíme o tu debatu, zdali ta střední úroveň je postačující, nebo chceme zavést novou kategorii. Protože pak bude navržen pozměňovací návrh a pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu už tam bude složité dávat. Děkuji. Dámy a pánové, já si myslím, že si musíme říct, že maturita není o tom, že to, co složím u té zkoušky, si budu pamatovat celý život.

Ale já bych chtěl říct, že je důležité ukázat, že ta maturita je tady proto, že prokáže, že ten mladý člověk v určitý okamžik je schopen to penzum znalostí pojmout. Ale prostě musí prokázat tu základní znalost.

Děkuji. Děkuji.

To jsem ale neřekla. Naopak já s ním věcně nesouhlasím, proto podávám návrh na zamítnutí. Ale ten návrh, se domnívám, a to nejenom já, ale slyším to z úst odborníků a škol, že není zpracován úplně dobře a kvalitně.

Děkuji.